Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Má někdo jiný návrh?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 103. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jana Čižinského a poslance Jiřího Valentu.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 103. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu 103. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Kdo je pro? Kdo je proti?

Pořad schůze byl schválen.